Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Takže návrh usnesení nebyl žádný schválen. Děkuji paní ministryni, děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajce.